Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. Predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima, koju Vlada upućuje Saboru u prvom čitanju i dozvolite mi da u uvodu iznesem neke osnovne postupke vezane uz ovaj zakon. Podsjetila bih da je 2007. g. prvi put donesen Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojim se odredilo obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualni djelatnosti u RH, te je osnovan Hrvatski audiovizualni centar. Osnovna namjera ovog novog zakona je doraditi i usavršiti tada postavljeni model. Napomenula bi da je zapravo decentralizacija filmske politike i uopće politike prema audiovizualnih djelatnostima, bila prva velika reforma hrvatskog kulturnog sustava, koja je donijela decentraliziranje odlučivanja i financiranja u jednoj važnoj djelatnosti, profesionalizaciju u svim dijelovima potpore. Naime, dok je sustav potpore film bio u Ministarstvu kulture, naglasak je bio ugl. i gotovo isključivo na financiranju filma, a ustroj audiovizualnog centra, započelo se zapravo sustavno raditi na svim drugim aspektima koji su iznimno važni za uspjeh nacionalne audiovizualne industrije, a to je promocija distribucija, međunarodna suradnja itd. Taj zakon iz 2007. g. prvi put je donio i obvezu usvajanja nacionalnog plana razvoja audiovizualne industrije kao ključnog strateškog dokumenta, do sada su ustrojena 2 takva plana, za 2 sukcesivna razdoblja i zapravo se pokazalo da je takav tip usvajanje nacionalnih planova iznimno koristan za u smirivanja ciljeva kulturne politike u pojedinim područjima. Pa evo, spomenuti ću takav model uvodimo sada i kroz nove zakone o arhivima, knjižnicama i muzejima koji su u različitim fazama rasprave u ovom tijelu. U sklopu Hrvatskog audiovizualnog centra djeluje i ured koji zapravo daje potporu programu medija. Ove g. smo obilježili 10 g. od pristupanja tog programa i vrijedno je naglasiti da je do sada povučeno više od 6 milijuna eura kroz taj sustav potpore. Od 2008. g. do danas odobreno je sufinanciranje 100 dugometražnih filmova, od čega 40 manjinskih koprodukcija. U uvodnom dijelu obrazloženja zakona, dali smo još neke podatke za koje smatramo da su važni, da se ovaj novi zakonski prijedlog stavi u kontekst, odnosi se na podatke o domaćoj kino distribuciji i na festivalima, gdje je kroz 7 g. prikazano 200 dugometražnih hrvatskih filmova svih rodova. Ostvareni su iznimno značajni rezultati za međunarodnu distribuciju domaćeg filma u kojoj su pojedini filmovi igrali u više od 20 zemalja diljem svijeta s gledanošću veću od 100000 gledatelja.

Odnosno 7 puta više ako se u obzir uzmu europske koprodukcije s manjinskim udjelom. Sve ovo spominjem, zato jer i u novom zakonu, promatramo razvoj nacionalne audiovizualne djelatnosti i audiovizualne industrije, gledajući simultano potpore u svim dijelovima, od proizvodnje, prema promociji, distribuciji i naravno, plasmanu na međunarodna tržišta. Isto tako, bih spomenula da je 2011. g. izmjenom dosadašnjeg Zakona o audiovizualnim djelatnostima, uvele su se mjere poticanja ulaganja, a kasnije ću nešto više reći o tome, kako taj model zadržavamo i u novom zakonu, po uzoru na brojne druge europske i izvan europske države, a svjesni ne samo financijskih učinaka, nego i velikih utjecaja na zapošljavanje, hrvatskih filmskih djelatnika, ali i nemjerljiv doprinos promocije Hrvatske, odabrali smo model poticaja u iznosu od 20% lokalnih troškova što je pomoglo dovođenju brojnih filmskih projekata u RH. Od uvođenja mjera poticaja u proizvodnju audiovizualnih djela do kraja 2017. g. snimljeno je ukupno 45 projekata koji su ostvarili ukupnu lokalnu potrošnju od 580 milijuna kuna, od koji je čak 190 milijuna ostvareno samo u protekloj godini. Iako se ovaj tip izvoza veže ugl. u percepciji naše javnosti uz neke dobro poznate turističke lokacije poput Dubrovnika ili Splita, treba naglasiti da se do sada snimalo u 10-tak hrvatskih županija, a Hrvatski audiovizualni centar radi na tome da privuče filmske ekipe u sve dijelove Hrvatske razrađujemo model i vjerujem da ćemo do drugo čitanja i u tom smislu dati i neke preporuke kako bi se potaknulo snimanje u manje razvijenim dijelovima Hrvatske. Rast i razvoj suvremene hrvatske kinematografije u posljednjem je razdoblju s jedne strane omogućio međunarodnu prepoznatljivost Hrvatske na vodećim svjetskim filmskim festivalima, ali jednako tako stvorio potrebu za ojačanjem strukture koja s kreativne i upravljačke strane može sustavno podržavati i stimulirati daljnji razvoj hrvatska audiovizualne industrije. Zadnji od ovih uvodnih teze koja se reflektiraju i izradi zakona, dakle zadnja točka koju bi željela spomenuti, to je da su Ministarstvo kulture i Hrvatski audiovizualni centar, a sukladno Nacionalnom programu razvoja audiovizualnih djelatnosti 2011. godine pokrenuli i projekt digitalizacije kina. Do sada je digitalizirano 60-ak kina i taj se projekt nastavlja. Zahvaljujući sustavnoj potpori promociji domaćeg filma i to u svim žanrovima financiranjem kino mreže, redovitog programa i festivala, digitalizaciji kina i posebno je to važno za manje sredine u Hrvatskoj gdje su kina tijekom Domovinskog rata ili tranzicije bila izgubljena, zatvorena, prestala funkcionirati. Broj publike odnosno broj kino posjeta po stanovniku u razdoblju od 2010. do 2017. u stalnom je porastu. 2010. 0,75, danas 1,02 posjeta odnosno to su podaci za 2017. godinu i taj trend kontinuirano raste. Upravo ovim zakonom prepoznajemo i potrebu stalne potpore u svim segmentima kako bi jačali kino distribuciju i participaciju u svim dijelovima Hrvatske. Što se tiče dakle zakona samog koji je pred vama, ovim zakonom u prvom redu uređuju se definicije audiovizualne djelatnosti i audiovizualnog djela. Važni pojmovi za provedbu zakona kao npr. definicija zahtjevnog audiovizualnog djela, komplementarnih djelatnosti, definicija hrvatskog filma ovi su svi pojmovi iznimno važni kako radi nacionalnog financiranja tako i radi pozicije hrvatskih filmskih djelatnika u međunarodnim koprodukcijama. Po prvi put ovim novim zakonom u područje audiovizualnih djelatnosti uključujemo i video igre, čime se stvara pravni okvir za daljnji razvoj jednog od najpropulzivnijih segmenata audiovizualne industrije. Kao što znamo industrija video igara u Hrvatskoj je iznimno dinamična, postoji veliki broj tvrtki i veliki broj mladih kreativnih pojedinaca koji djeluju u Hrvatskoj, a njihovo tržište je uglavnom globalno. I smatramo da je važno da i taj dio audiovizualne djelatnosti bude uključen u zakon kako bi se i kroz nacionalni program u sljedećim iteracijama moglo prepoznati potreba ulaganja i u ovaj dio industrije. Zakon predviđa i dalje donošenja nacionalnog programa, koji sam spomenula već više puta, međutim ovim novim zakonom želimo u cilju davanja na važnosti nacionalnom programu kao temeljnom strateškom programu, predlažemo da taj nacionalni program usvaja Vlada, a ne kao do sada Ministarstvo kulture. Isto tako zakonom se utvrđuje precizni rokovi i postupak donošenja nacionalnog programa kao i postupak donošenja i usklađenost godišnjeg plana provedbe nacionalnog programa s financijskim planom Audiovizualnog centra. Novi Zakon o audiovizualnim djelatnostima precizno definira način provođenja javnih poziva s ciljem poticanja ulaganja u proizvodnju, promociju i distribuciju audiovizualnog djela, te se uvodi cijeli niz poboljšanja u do sada provođene procedure koje su nažalost ponekad znale biti i predmetom medijskih i drugih interesa. Zakonom se uređuju sva važna pitanja proizvodnje, prometa i javnog prikazivanja audiovizualnog djela uključujući pitanja kategorizacije i posebno ono pitanje na koje smo iznimno osjetljivi kako u ovom zakonu tako i u medijskim zakonima, a odnosi se na zaštitu maloljetnika. Novi zakon zadržava model diversificiranog prikupljanja sredstava za financiranje audiovizualnih djelatnosti, dakle uz sredstva državnog proračuna postotak prihoda ostvarenih obavljanim audiovizualnih djelatnosti po različitim postocima uplaćuju se kao sredstva HAVC-a i nakon toga koristi se za provedbu nacionalnog programa. Željela bih spomenuti ovdje da je trenutno u trijalogu u zadnjoj fazi usklađivanja u Europskoj komisiji revizija Direktive o audiovizualnim uslugama i važno je napomenuti da će i ta direktiva sadržavati odredbe koje omogućavaju državama članicama da koriste prihode, dio prihoda iz različitih medijskih koji se ostvaruju na različitim medijskim platformama za financiranje domaćih i europskih audiovizualnih sadržaja. U našem slučaju to naravno znači izravni poticaj raznolikosti hrvatske audiovizualne industrije. Možda u ovom kontekstu treba spomenuti da osim ulaganja u filmsku proizvodnju novi zakon omogućuje, a to će se kasnije i kroz pravilnike detaljno razraditi, ulaganje i u druge oblike produkcije. Tu u prvom redu mislimo na televizijsku produkciju.

To su sve uspjesi koji zapravo pokazuju konkurentnost, inovativnost i kreativnost Hrvatske audiovizualne industrije. Na kraju spomenula bih da se uvodi nova struktura upravnog odbora u koji se sada imenuju po jedan ekonomsko, financijski i pravni stručnjak te dva člana iz reda stručnjaka za audiovizualne djelatnosti. Postroženi su kriteriji za imenovanja u sva tijela Hrvatskog audiovizualnog centra, uvodi se nova struktura Hrvatskog audiovizualnog vijeća koja obuhvaća i člana predstavnika Ministarstva kulture, postrožuju se uvjeti i stručne kvalifikacije za imenovanje članova, isto kao i postupak potvrđivanja imenovanih članova od strane ministra nadležnog za kulturu te se mandat članova skraćuje s 4 na dvije godine. Detaljno se propisuju postupci imenovanja i razrješenja ravnatelja i članova centra, detaljnije se definira i regulira pitanje sukoba interesa za tijela centra i umjetničke savjetnike. Uvode se mehanizmi samoregulacije i koregulacije kako bi se pojedina pitanja mogla uređivati dogovorom zainteresiranih strana, a u svrhu ujednačavanja njihove primjene u praksi. Precizira se način raspisivanja i usklađenost javnih poziva centra s godišnjim planom provedbe nacionalnog programa i kriteriji vrednovanja projekata. I na kraju uvodi se mogućnost financiranja mjera poticanja ulaganja i iz drugih izvora, a vodeći računa o promjenama, pogotovo u strukturi medijskih kompanija u kojoj djeluju na našim i Europskim tržištima. Na samom kraju željela bih reći da je ovaj nacrt prijedloga zakona izrađen u suradnji s predstavnicima udruga, prošao je široku javnu raspravu, a uključeni su i neki novi dionici. Smatramo da smo postigli cilj da postojeći model uređenja i potpore audiovizualnim djelatnostima ojačamo, da se isprave određene nedorečenosti zbog kojih je dolazilo i do poteškoća u radu audiovizualnog centra. Osnovni cilj kroz ovaj zakon, ali i sve mjere koje razvijamo kako bismo poticali hrvatske kulturne i kreativne industrije jest osigurati da kreativci, umjetnici imaju uvjete za stvarati u RH i da ne moraju tražiti posao izvan granice, da su im dostupne sve nacionalne mjere poticaja, ali i da kroz ministarstvo i u ovom slučaju audiovizualni centar pomažemo u povezivanju sa stranim koproducentima i u osiguravanju sufinanciranja iz brojnih europskih i međunarodnih programa koji su nam na raspolaganju. Na kraju treba svakako istaknuti da ovaj zakon poseban naglasak stavlja na mjere promocije hrvatskog filma jer kroz promociju hrvatskog filma zapravo promičemo hrvatsku kulturu, ali činimo vidljivom i prepoznatljivom cijelu zemlju predstavljajući se kao država kreativnih pojedinaca koji stvaraju zanimljiva, europski, svjetski relevantna audiovizualna djela. Nadam se da ćemo kroz raspravu čuti zanimljive prijedloge za moguća poboljšanja ovog nacrta prijedloga zakona i sve ćemo to naravno razmotriti i nadamo se vrlo skoro doći i sa konačnim prijedlogom zakona. Prva je poštovanog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Poštovana ministrice. Nisam čuo da ste spomenili da postoji jedan film, možda i postoji, ali niste spomenuli, koji njeguje i koji priča, govori o tematici Domovinskog rata. Smatram da je to jedna tema koja itekako mora bit zastupljena u financiranju Hrvatskog audiovizualnog centra, a mislim da nije. I tražim od vas odgovor ovdje, s obzirom da ste nam dali izvještaj o radu, koliko je filmova financirano za vrijeme vašeg mandata? Koliko je bilo prije u odnosu na ukupan budžet, odnosno na ukupnu produkciju? Smatram nedopustivo da ta tematika bude toliko slabo zastupljena jer Hrvatski audiovizualni centar mora biti onaj koji će njegovati vrijednosti koje mi baštinimo, koje će doprinijeti kvaliteti života u hrvatskom društvu i naravno stanju duha. To zapostavljanje i ignoriranje je nedopustivo. Odgovor poštovane ministrice kulture. Poštovani gospodine zastupniče, žao mi je ako ste moje uvodno izlaganje shvatili kao izvještaj o radu neke pojedinačne ustanove, budući da Hrvatski sabor nije mjesto gdje se predaje izvještaj o radu Hrvatskog audiovizualnog centra. Ja sam govorila o podacima vezano uz Hrvatsku audiovizualnu industriju. Po tome koji su bili učinci dosadašnjeg zakona i zašto smatramo da ovaj novi zakon može i treba dovesti do određenih poboljšanja. Konkretne podatke o tipovima filmova, tematici, razvrstano po pojedinim temama nemam, ni za razdoblje od 2008. do danas, a niti za ono razdoblje ranije. Ukoliko postavite takvo pitanje mi ćemo se potruditi da vam te podatke dostavimo, dakle podaci Hrvatskog audiovizualnog centra o financiranju svih filmova objavljuju se kroz njihov godišnji izvještaj, dostupni su i na web stranicama, ali nisu po tematici pojedinog filma, nego po žanrovima, znači dugometražni, kratkometražni, animirani, dokumentarni, eksperimentalni, a mi možemo zatražit od Hrvatskog audiovizualnog centra da dostavi neki izvještaj po nekoj drugoj klasifikaciji. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima. Znamo da je prvi zakon kompletni o audiovizualnoj djelatnosti donesen tek 2007. godine. Od '80. godine kada je donesen Zakon o kinematografiji, ovo područje je uređivalo, ovo se područje uređivalo samo u djelu koji se odnosi na film i kinematografiju. Da li je moguće izjednačavanje zakonskih prava filma i video igara, uvođenje nove industrije u postojeće zakone nije lako ali to dugoročno može doprinijeti razvoju industrije video igara ali i filmske industrije. Pozitivno je u ovom zakonu da se na igre gleda kao na audiovizualnu djelatnost ali poticaji su neophodni jer svi koji rade u tom segmentu sami ili na neki drugi način financiraju razvoj igara.

Poštovana ministrice, evo ja smatram da je ovaj zakon dobar bio put kojim smo krenuli 2007. i nastavio se tijekom narednih godina. Ono šta nažalost obilježava uvijek raspravu oko ovog problema je suvišna ideologija i politiziranje oko umjetnosti. Htio bih ovdje još jednom podsjetiti na izvrstan posao koji je radio i bivši ravnatelj gospodin Hribar u čijem se mandatu u vrlo kratkom vremenu stvorio biznis, odnosno produkcija u Hrvatskoj vrijedna više stotina milijuna kuna i tako treba nastaviti dalje.

Ne. Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. Uvažena ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo nastaviti ću u jednoj kratko raspravi, reći ću ono što smatramo da je dobro u ovom zakonu i ono što smatramo da se treba poboljšati.

Jer ono što sam, čini mi se da sam primijetio da je i ovaj zakon potaknuti i zapravo državnom revizijom koja je bila u samom tom području i zbog toga su neke stvari koje se u ovom zakonskom prijedlogu i predlažu dobre. Koje su to dobre stvari? Podižu se kriteriji za ljude u upravljačkim tijelima, to je izuzetno važno. Ono što možda je trebalo jasnije definirati što je to, što se podrazumijeva pod radno iskustvo jer postoje slobodni umjetnici koji nemaju ugovor o radu jer se mogu i oni javiti da bi sudjelovali u tako važnom tijelu jer upravljačka tijela na kraju krajeva su i ključna da bi cijeli postupak bio transparentan, da ne bi bilo i ovakvih onda i kolega Maras je u svojoj replici spomenuo da ne bi poslije bilo priča oko ideoloških tema. Jer tu se ne treba gledati ideološke teme nego treba gledati kada se postave jasni kriteriji tko zadovoljava, udovoljava tim kriterijima da di se mogli onda i transparentno i na pravi način financirati. Jer dobro je ministrica naglasila i to je ključ. Mi ovdje govorimo o audiovizualnoj djelatnosti i audiovizualnoj industriji, pazite industriji. Danas za gospodarstvo je jako važna i ova industrija. Nešto ću o tome kasnije reći. Druga stvar je, dobra stvar, a kažem i s obzirom na nalaz revizije da se upravno vijeće od tri koja predlaže ministarstvo imenuje jedan iz područja ekonomskog, financijskog ili pravnog područja. To je iznimno bitna, bitna isto stavka jer se radi o nadzoru i na neki način oni vrše taj, bude nadzorni odbor ili da kažem, promatraju financijske planove i potvrđuju financijska izvješća. I dobro je da je jedna osoba iz tog područja. Ono što nije dobro a to je bilo riječi i na odboru, vjerujem da će i kolegica Bedeković o tome govoriti jer je poslano, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika poslalo je dopis, oni se žale naime da nije, nije obuhvaćen ni jedan član upravnog vijeća, jedan član vijeća da nije iz njihovih redova a to je članak 35. stavak 4. Pa mislim da nema razloga ako je, oni ovdje navode da je na odboru bilo riječi, da bi onda bio paran broj članova ali eto to se može riješiti ako jedan član vijeća bude iz klastera proizvođača video igara u RH. I sada sam htio ovaj zadnji dio rasprave posvetiti tom dijelu pitanja, možda evo da ja, ali ovo nije stvar ministarstva, ovo je stvar javne rasprave, ministrica ili ministarstvo, Vlada je nekako, a ja ću uvjetno reći stidljivo uvrstila i proizvođača video igara u ovaj prijedlog zakona jer je riječ o novim tehnologijama o nečemu što naravno, kada kažemo novi uvjetno već postoji, 20-ak, 30-ak godina tamo od pojave tetrisa, pa kasnije Super Maria, pa mi se malo čini da bi Super Mario mogao doskakutati do HGK jer vidimo u javnoj raspravi u točki 23. gdje komora daje svoje primjedbe, ona kaže neka se brišu video igre iz ovoga. Nije to dobra poruka. Pazite gospodarska komora kaže neka se brišu. Ministrica je dobro rekla ako je sada tržište video igara teško, ne znam koliko je u ovom trenutku, 90 milijardi dolara, duplo više nego cijela filmska industrija. A mi ne možemo zatvarati oči kao društvo jer tu je prilika za mlade ljude, vidimo da brzo rastuće firme, brzo rastuće, kako se zovu, developer firme u Hrvatskoj upravo se na ovom području. Negdje, prema podacima 50 milijuna kuna prihoda su ostvarili u jednoj godini. I tu ne treba, ministarstvo treba još tu žešće, ja ću osobno predložiti amandmane ako bude trebalo, ovoga se ne treba bojati. Ali treba, treba novca osigurati da se ovakve stvari ne izbjegavaju. Jučer smo razgovarali o Zakonu u cestovnom prijevozu gdje isto se pojavljuju nove tehnologije.

To je prilika, ne trebamo se prilika bojati.

Ali da zaključim, sam prijedlog zakona je dobar, obuhvatio je sva područja koja su bitna za ove djelatnosti a nadam se da će do konačne verzije nakon drugog čitanja, da će imati kvalitetan prijedlog.

Gospođo ministrice sa suradnicima. Možda i nije svima sasvim jasno u kojoj mjeri je ovo važna tema sa svih aspekata, političkog, umjetničkog, kulturnog, identitetnog.

Vi ste imali fenomenalnu filmsku industriju. Čovjek koji se bavi istočnom Europom, ne posebno nama, ali svim tranzicijskim istočno europskim zemljama i koji je primijetio gledajući preko plota da tako kažem, gledajući iz Slovačke, da je u Hrvatskoj u jednom razdoblju filmska industrija procvala i onda nestala. I na to se nekako nadovezuje ovaj zakon. Hrvatski turizam je promoviran, ima mnoge razloge zašto je procvao, ali među najvažnijima su Game of Thrones i jedan televizijski reality show prikazivan u Koreji u kojem je pobijedio čovjek koji je baš bio u Hrvatskoj. Dakle, ova vrsta djelatnosti ima ogroman utjecaj ne samo ekonomski, naravno i ekonomski ali ogroman utjecaj na projekciju i profiliranje identiteta nas kao zemlje i nas kao društva. U preambuli ovog zakona i donekle je ministrica ovdje o tome također po mom mišljenju puno premalo se hvaleći, govorila uvodno, dakle u preambuli ovog zakona se pokazuje da je ono kako je dosadašnji zakon definirao odnose između Hrvatskog audiovizualnog centra, Nacionalnog audiovizualnog vijeća i Ministarstva kulture bilo izuzetno uspješno. To je očito odlično funkcioniralo. Broj filmova, festivala na kojima su uvrštenu hrvatski filmovi, zarada, broji ljudi koji su radili na filmovima, ako pogledate te statistike u preambuli, povećao se za između 300 i 700% Dakle u razdoblju između 2010. i 2017., 3 do 7 puta su se povećale te različite kategorije sam ovdje spomenula. U čemu je problem? Dakle zašto se zakon po starom pravilu „If it ain't broke, dont' fix it“ drugim riječima ako nešto nije potrgano nemoj ga popravljat, ako je taj zakon proizveo rezultate ili na temelju tog zakona su proizvedeni rezultata i koji ja ne mogu se sjetiti nijedne druge djelatnosti kod nas gdje su tako dobro i komparativno, tako dobri rezultati proizvedeni, zašto se zakon mijenja. Dakle i danas i to mijenja upravo u ovom djelu. De facto bit onoga što se u ovom zakonu mijenja koliko sam ja uspjela razumjeti čitajući je odnos struke, umjetnosti i političke kontrole. Ta tri elementa, između njih se uvodi novi odnos. Dakle, politička kontrola nad umjetničkom i stručnom se pojačava. I to je bit koja se, ako sam u krivu, bit ću jako sretna i molim da mi se to pokaže ali po onome što sam ja ovdje uspjela pročitati, to je ono što ovaj zakon u bitnom mijenja. Kao i svaki zakon naravno i ovaj dosadašnji ima puno prostora za unapređivanje. Npr. jedan element je financiranje. I u postojećem zakonu koji je do sada bio na snazi se spominje recimo navodi da se da kino prikazivači daju 0,1% od svojih prihoda za financiranje filmova. U dosadašnjem zakonu navodno je to bio tipfeler, navodno je to bila tiskarska greška ili tak' je bar objašnjavano da je to tiskarka greška. E ta tiskarska greška se u ovom zakonu nije ispravila. Dakle, ako je tiskarska greška, ispravite je. Ako nije tiskarska greška, onda je to između 20 i 30 puta manje od bilokoga drugog u bilokojoj drugoj europskoj zemlji. Apsolutno i trebaju se popraviti, međutim ono što je bitno a to je taj odnos umjetničke slobode, stručnih odluka i političke kontrole je, kao što znamo iz razdoblja Ždanova i različitih soc-realističkih programa, smrtonosan za umjetnost.

Dakle, meni je jasno da je i tu smo to čuli i čuti ćemo sigurno danas da su upravo iz tih ždanovskih perspektiva, dakle, političko-programatsko utjecanje i vršenje pritiska i napadi na ljudi koji se bavi umjetnošću i koji se bave, u ovom slučaju filmom, da su bili vrlo izraženi. Ali zakon se ne treba i ne smije pisati iz straha.

Nikad nije dosta, kao što je poznato. Nikad nije dosta. Uvijek će htjeti neki komesari utjecati na to koji, kakvi, o čemu će se raditi filmovi. I jedanput kad pružite jedan prst takvom utjecaju, takvoj mogućnosti zgrabiti će vam cijelu glavu koja je ovdje mnogo važnija od ruke, ja bih rekla. Dakle, u ovom trenutku mi imao nacionalni audio-vizualni program od prošlo godine, koji je na snazi godinu dana. Što je s tim? Da li se taj program provodi, da li ga je nemoguće provoditi, dakle što se dogodilo sa tim programom? Slijedeća primjedba, manje mislim značajna od ovog krucijalnog odnosa političke moći i umjetničke slobode i redefiniranja ravnoteže između toga je da u Zakonu, koliko sam ja uspjela vidjeti nema ništa o digitalnom društvu i razvoju hrvatskih audio-vizualnih sadržaja na internetu. Možda nisam dobro razumjela, ali ono što sam čitajući ovaj Zakon vidjela, nisam nigdje ništa o tome našla, a to je i europska strategija, to je nešto što u čemu Hrvatska apsolutno mislim da mora sudjelovati. Ako ima, molim vas pokažite, ako nema, bilo bi, ja mislim, vrlo korisno da se do drugog čitanja to uvrsti nekako i da se pokrije. Još jedan element o kojem se ovdje ništa ne govori je recimo, situacija na HRT-u i prisutnost hrvatskog filma na HRT-u koja je minimalna. O recimo, famoznom Jadran filmu, žrtvi privatizacije iz '90-ih, koji se sad rasprodaje koliko vidimo kao zemljište, a gdje se nalazi, između ostalog i hrvatska filmska baština. Opći dojam je da je nakon tih javnih cirkusa i napada koji su zaista bili vrlo neugodni i tu ne znam da li će ju koristiti, ali nije važno, ministrici moram odati priznanje da se držala zaista principijelno i sa jednim normalnim stavom. Međutim, bez daljnjega, to nije nikad ugodno i nije ni u ovoj prilici bilo ugodno. Ali, reakcija na to i pokušaj da se to izbjegne ne može biti to da se reducira nacionalnom audio-vizualnom vijeću autonomija, da će sada konačnu odluku ne potvrđivati Ministarstvo ono što su donijeli audio-vizualni centar i nacionalno audio-vizualno vijeće, nego će Ministarstvo donositi konačnu odluku o tome što će se proizvoditi, da će u tom nacionalnom audio-vizualnom vijeću sjediti i predstavnik Ministarstva. Dakle, kao što sam rekla, promijeniti će se utjecaj i odnos između stručnosti, umjetničko kreacije i političke administracije, gdje politička administracija dobiva bitno veći utjecaj. To naročito mi se ne čini racionalnim u situaciji u kojoj je onaj aranžman koji je do sada važio proizveo zaista tako dobre rezultate kako se ovdje na početku zakona spominje. Konačno, u završnim člancima ovog Zakona, govori se i o sukobu interesa. Drugim riječima, govori se o tome koji, s jedne strane, koje institucije šalju svoje ljude u nacionalno audio-vizualno vijeće, i s druge strane, što ti ljudi koje oni šalju sve ne smiju biti. Ja vas molim da to pogledate jer neću imati vremena da sad to sve prepričavam. To su članci, usporedite članak 35. koji govori, tko se imenuje, tko imenuje po jednog predstavnika, dakle, koje institucije imenuju po jednog predstavnika u nacionalno audio-vizualno vijeće i čl. 38. koji govori o sukobu interesa, odnosno tko ne smije biti član tog nacionalnog audio-vizualnog vijeća jer je u sukobu interesa. I sada kada pogledate te institucije, recimo, iz nečega što se zove, ne znam, društvo hrvatskih filmskih redatelja, hrvatska udruga producenata, Hrvatska udruga filmskih snimatelja, dakle, sve udruge koje imaju pravo imati svoje predstavnike, a koje okupljaju ljude koji se bave filmom, de facto ne bi smjeli slati te ljude koji se bave filmom, mogli bi slati ljude iz računovodstva ili iz održanja. Zato jer svi ti ljudi, ako pogledate, članak, sljedeći koji govori, će biti u sukobu interesa ili se moraju odreći na 4 g. svoje profesije, dati otkaz, ostavku, ne znam, na koji način se postaviti što bi bilo katastrofalno, naravno i što će i jedino čime to može rezultirati je ljudi koji su loši redatelji, loši snimatelji, dakle, loši u svojim profesijama, će se onda kroz ovo, kroz ovakve kanale plasirati u tijela koja donose odluke o financiranju. Dakle, zato što su loši u svojoj struci, biti će upravo oni koji o toj svojoj struci odlučuju, jer im nije šteta tu struku napustiti u korist političkog interesa. To ne mora biti tako, naravno, ali nažalost, može biti tako i zato upozoravam na to da ako možemo na neki način, to riješimo do drugog čitanja, uključujući i ove druge stvari koje spomenula.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Ja sam se javila za riječ samo da bih neke teme se referirala na njih, a kasnije ćemo, radimo pažljive bilješke i kasnije ćemo naravno u završnoj riječi se referirati na sva pitanja, koja se tiču supstancijalnih primjedbi na zakon, ali ono na što sam doista željela odmah reagirati je spominjanje straha. Ja pretpostavljam da je to se odnosilo i na mene i na moje kolege u ministarstvu i željela bi vas razuvjeriti, mi se dosita, nismo osjetili nikav strah i nismo se ničega plašili i ovaj nacrt zakona nije rezultat ničijeg straha. Upravo suprotno, nacrt zakona je rezultat potrebe, da sustav koji smo pa i osobno gradili i 2007. kroz prvi zakon i 2011. kroz izmjene i dopune zakona, sada unaprijedimo 2018. kroz jedan zakon, novi zakon, koji će osigurati da se određeni problemi koji su uočeni isprave. I u tom smislu, doista moram odbaciti bilo kakvu interpretaciju, da bi se sada politika na bilo kji način miješala a pogotovo u odlučivanju o tome, koji će se filmovi snimati ili neće se snimati. Čak i u Ministarstvu kulture, gdje su kulturna vijeća savjetodavna, u ovom mandatu Vlade i u mom mandatu ministrice, ja sam pokazala da se mogu u cijelosti poštivati odluke vijeća i takvog savjetodavnog vijeća, a kamo li tijela kao što je audiovizualno vijeće, kojem su propisane, zakonom propisane obveze. Dakle, 1 od 15 će biti predstavnik Ministarstva kulture. Podsjećam u nekim drugim tijelima, npr. nadzornim tijelima HRT, nadzornim tijelima naših važnih ustanova, siv su predstavnici imenovani od strane nekog ministarstva ili nekog političkog tijela, ovdje je 1 od 15. Tako da nikakvog miješanja u odlučivanja o tome, koji će se filmovi snimati, neće biti. Ovaj zakon ne otvara mogućnost, da se na bilo koji način poremeti taj odnos koji ste vi spominjali između umjetnosti i struke i političke kontrole. Ako kroz neke rasprave uočimo da bilo tko, u ovom zakonu, ali na nekom konkretnom primjeru, uočava da je dosadašnji model u tom smislu izmijenjen mi ćemo ga svakako do drugog čitanja razmotriti. Ali, ako pogledate i javnu raspravu, potpuno je jasno da su i udruge i svi oni koji daju predstavnike u audiovizualnom vijeću, iščitali prijedlog zakona, kao i onaj koji čuva sadašnji model. Međutim, mi ne bilježimo od toga, da je bilo određenih problema u financijskom poslovanju, da je bilo određenog problema u usklađenosti godišnjeg plana Hrvatskog audiovizualnog centra i nacionalnog programa, kao temeljnog strateškog dokumenta, koji utvrđuje financiranje. I u vrlo minucioznim i preciznim i dugim razgovorima između Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva financija i Ministarstva kulture, unijeli smo određene poboljšanja, da do tih problem više ne bi dolazilo. Ali, doista, želim vas uvjeriti, da nema nikakve ambicije, da bismo u odnosu na zakon koji smo donosili 2007. g. danas radili neke korake u smislu ugrožavanja bilo čijih umjetničkih sloboda ili mijenjanja, miješanja Ministarstva kulture u donošenje odluka o pojedinim filmovima, hvala.

Poštovana ministrice. Teško vi nas možete uvjeriti da strah nije motiv vašeg djelovanja, kada znamo da je 10. mjesecu 2016. godine na vas pokrenuta hajka dijela braniteljskih udruga, neviđena hajka i to upravo zbog HAVC-a, ni zbog čega drugoga. I sada vi odgovarajući na tu hajku mijenjate zakon tako da etatizirate HAVC. To ću vam dokazati u raspravi u ime kluba jer replika traje samo jednu minutu i želim replicirati na ovo što ste sada izašli reći, ne na zakon, ovo što ste sada izašli reći braneći se da ne djelujete s motivom straha. Hvala lijepa.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice Oguljen-Koriženek sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Evo pred nama je Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima u prvom čitanju. Podsjećam da je prijedlog dobio pozitivno mišljenje Vlade i da je ovaj prijedlog raspravljen na matičnom odboru i prihvaćen većinom glasova. Ono što je već rečeno, ja ću samo ponoviti, dakle problematika audiovizualnih djelatnosti u RH prvi puta je regulirana Zakonom o audiovizualnim djelatnostima iz 2007. godine i kasnije još dorađena Zakonom o izmjenama i dopunama istog zakona u 2011. godini i time je prema važećim zakonima koje trenutno imamo sada uređeno prije svega obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualne djelatnosti, zatim poticanje audiovizualnog stvaralaštva i distribucije i komplementarnih djelatnosti, zaštita audiovizualne baštine, promicanje kino prikazivalaštva i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela kako u zemlji tako i u inozemstvu i jednako tako financijski poticaj za ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda u obliku povrata određenog postotka od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni u proizvodnji audiovizualnog djela u Hrvatskoj. I u primjeni trenutno važećih zakonskih odredbi iz 2007., kasnije iz 2011. s obzirom na odmak godina i vremena u kojima živimo prakse su uočene poteškoće, neke od njih su primjerice vezane uz odredbe članka od 7. do 15. kojima se uređuje način izbora i samo imenovanje tijela centra kao i njihove ovlasti, a jednako tako uočen je i među ostalim i nedostatak propisanih rokova vezanih za pokretanje postupka usvajanja novog Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. I naravno ovaj zakon koji imamo u prvom čitanju ja prije svega doživljavam kao jednu osnovu i podlogu za poboljšanje i za kvalitetnije reguliranje problematike u području audiovizualnih djelatnosti i jedna prigoda da se na jasniji i transparentniji način uredi prije svega, već je bilo riječi i o tome, izbor članova tijela centra, jednako tako popis njihovih ovlasti. Jednako tako kako bi se osigurao nesmetan rad centra propisuje se postupak imenovanja članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća, dakle osobno smatram dobrim što taj rok ide na dvije godine.

Jednako tako jasnije se definira sastav članova upravnog odbora, članova vijeća i umjetničkih savjetnika koji se na ovaj način jednako tako mogu naći u sukobu interesa i smatram važnim ovu problematiku detaljno urediti. Nadalje, ono što smatram važnim detaljnije se uređuje i Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva na način da se propisuje prije svega opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih i drugih djelatnosti, zatim poticanje audiovizualne kulture i stvaralaštva koji su značajni za razvoj hrvatske kulture, isto tako aktivnosti vezane uz sudjelovanje u programima EU i ostalim međunarodnim ugovorima i druga bitna pitanja za razvoj ove djelatnosti. Ono što smatram ovdje prilično bitnim istaknuti i malo podsjetiti da upravo zahvaljujući Nacionalnom programu promicanja audiovizualnog stvaralaštva da je postignut kontinuirani rast i razvoj cjelokupne audiovizualne djelatnosti u RH koja je evo ostvarila prilično zapažene rezultate kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Isto tako proizvodnja audiovizualnih djela u manjinskoj ili pak većinskoj hrvatskoj produkciji je kao što podaci pokazuju u porastu i hrvatski filmovi uvrštavaju se u programe nekih od svjetskih festivala na kojima osvajaju nagrade i priznanja, a isto tako stvorena je i mreža neovisnih kinoprikazivača diljem RH. Ono što smatram bitnim, ovim prijedlogom zakona određeno je da je Hrvatsko audiovizualno vijeće dužno najmanje 90 dana prije isteka Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti nacrt prijedloga nacionalnog programa za sljedeće četiri godine, nakon čega Vlada, a na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove kulture donosi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštava. Jednako tako ovim se zakonskim prijedlogom, čini mi se kao nešto, kao novina, uvodi i uređivanje određenih pitanja iz područja audiovizualnog stvaralaštva na način da se takva uređenja, da takva uređenja moraju biti općenito prihvaćena od glavnih dionika u RH na koju se ove pojedine odredbe ovog zakona primjenjuju te odobrena od Hrvatskog audiovizualnog vijeća, ovdje govorim o uporabi mehanizma koregulacije što smatram vrlo bitnim i time se očekuje da se na ovaj način utvrde opći uvjeti pod kojima umjetnici i drugi djelatnici mogu sudjelovati u provedbi nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. Ono što je već bilo rečeno, smatram bitnim ponoviti da su osnovna pitanja koja se ovim zakonom uređuju vezana prije svega za propisivanje definicija audiovizualnih djelatnosti i samog audiovizualnog djela. Ono što sam već rekla, uvođenjem mehanizama samoregulacije i koregulacije, preciziranje rokova i postupaka donošenja nacionalnog programa, to smatram dosta bitnim. Ono što smatram izuzetno važnim, uvođenje mogućnosti financiranja mjera poticanja i ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela iz drugih izvora, dakle ne samo iz državnog proračuna. Zatim isto tako uređivanje načina osiguravanja sredstava za rad HAVC-a i provedbu nacionalnog programa i poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, definiranje, preciziranje kriterija i postupaka imenovanja, a isto tako i razrješenje kako ravnatelja, tako i članova tijela centra i umjetničkih savjetnika i naravno propisivanje ovlasti tijela Hrvatskog audiovizualnog centra i kao što je bilo do sad bilo u nekoliko navrata spomenuto, uređivanje sukoba interesa za članove centra i umjetničke savjetnike i naposljetku, ne manje bitno, uređivanje i propisivanje prijelaznih i završnih odredbi. Na kraju ću reći još samo jednu sugestiju vezano uz prijelazne i završne odredbe.

Ono što je, čini mi se ministrica već u uvodnom djelu svog izlaganja naglasila, za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Ono što smatram istaknuti, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će naravno podržati prijedlog Zakona o audiovizualnim djelatnostima kao što je ovdje u prvom čitanju, uz naravno uvažavanje primjedbi koje su vezane za članak 2., članak 25. i 35. danih od strane matičnog odbora koje bi do drugog čitanja trebalo urediti. Konkretno to se odnosi na članak 25. stavak 1, podstavak 6. vezano za povećanje izdavanja kinoprikazivača, čini mi se da je kolegica o tome govorila, dakle tu se slažemo da je ovaj iznos potrebno uvećati. Onda jednako tako u članku 35. stavku 10. potrebno bi bilo precizirati što znači nadpolovična većina, jel to apsolutna, jel to relativna, jel to dvotrećinska, koja je potrebna za konstituiranje Hrvatskog audiovizualnog vijeća. I vezano za prijelazne i završne odredbe, ja bih, imam potrebu skrenuti pozornost na propisivanje kriterija i postupak imenovanja i razrješenja, kako ravnatelja centra, tako članova tijela centra, umjetničkih savjetnika itd. što je prijedlogom i uređeno, međutim ako malo pogledamo članak 43. stavka 1. 2. i 3. u prijelaznim i završnim odredbama, onda ćemo vidjeti da bi trebalo ujednačiti postupak razrješenja i imenovanja svih novih, od ravnatelja do članova tijela. Naime, u članku 1. je propisano da ravnatelj centra nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovog zakona, a već u sljedećem članku članovi upravnog odbora, članovi vijeća nastavljaju s radom, ali do dana imenovanja novih, s tim da je dan rok od 30 dana za raspisivanje javnog poziva za imenovanje novih, smatram da je tu potrebno isti pristup primijeniti kod svih i u prijelaznim i završnim odredbama, dakle urediti postupak razrješenja i imenovanje novih i ravnatelja i članova tijela centra, dakle i savjetnika i svih onih koji su u procesu.

Gospodin Zlatko Hasanbegović. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, više od simbolike da mi upravo vi u pravilu čuvate leđa. Zastupnice, zastupnici, državni tajniče, poštovana ministrice, kako ne bi zaspali od dosade, treba reći sljedeće. Suština ovog zakonskog prijedloga o audiovizualnim djelatnostima kao i važećeg istoimenoga zakona bilo je ne ono što smo slušali dosadašnjim birokratskim meta jezikom već isključivo ono što se nalazi pod točkom 5 i nazivom Hrvatski audiovizualni centar, skraćeno HAVC. HAVC kao javna ustanova kojoj je osnivač Hrvatska država a ne skupina tzv. stručnjaka ili privatno trgovačko društvo za osnivanje privatnih poslovnih interesa. … [[Govornik se ne razumije.]] kao i mnogo što štošta drugoga u vrijeme Sanaderove hrvatske Vlade, ne kao instrument određene državne kulturne politike prema hrvatskom filmu već u stvarnosti tek kao instrument zadovoljavanja partikularnih poslovnih i financijskih interesa, određenih redateljskih i producentskih koterija HAVC se kroz desetljeće pojam pretvorio u istoznačnicu za sofisticiranu i zakonski institucionaliziranu interesnu koruptivnu i klijentilističku mrežu s obilježjima hobotnice čiji su pipci duboko zadirali i zadiru u medije i napose u politiku pretvarajući ministre, točnije ministrice kulture tek u njezine pouzdanike i izvršitelje. Iako značajan broj aktera ove interesno, koruptivne i klijentelističke mreže, posebice njezina dugogodišnja glava predstavljaju ljudi lišeni bilo kakvih dubljih svjetonazorskih ili političko ideološkog uvjerenja uz iznimku one tvarne naravi, svoje su djelovanje i estetiku vješto prilagodili dominantnoj međunarodnoj, kulturno, idejnoj festivalskoj konjukturi a kako bi svoje kritičare sve do danas prikazivali etiketama za … [[Govornik se ne razumije.]] umjetničkih i stvarateljskih sloboda, natražnjaka, provincijalaca i uskogrudnih nacionalista što je samo po sebi uz stanovitu filmsku estetiku i tematske preokupacije trebalo otvarati i otvara vrata međunarodnih filmskih festivala i žirija. U svome izlaganju ću se suzdržati od svjetonazorske vrijednosne i estetske polemike i prosudbe već se u ime kluba Neovisnih za Hrvatsku želim usredotočiti na ono jedino bitno u kontekstu ovog zakonskog prijedloga. Temeljni problem hrvatskoga filma i hrvatske kinematografije u kontekstu ovog zakonskog prijedloga osim stanovitih bezidejnosti i problema nadarenosti i nenadarenosti što prepuštam drugima. Nije navodna prijetnja državnog upravljanja iz tzv. ideoloških pobuda već problem glasi. Nejasna podjela novca hrvatskih poreznih obveznika unutar HAVC-a, podjela prema nejasnim kriterijima, točnije izostanak bilo kakvih kriterija osim interesno klijentelističke povezanosti s klasičnim obilježjima korupcije na što sam i u svojstvu ministra ukazivao suočen sa medijskim agitpropom i difamacijskom kampanjom te iste koruptivne mreže koja je u grčevitom pokušaju očuvanja zatečenih monopola tu kampanju prenijela i na međunarodno područje. Hrvatsku kinematografiju ne treba štiti od države i oni koji ukazuju na korupciju i klijentalizam već od svih oblika kriminala i različitih pronevjera novca hrvatskih poreznih obveznika od nenadarenosti točnije od samoga HAVC-a. Ponavljam HAVC nije trebao biti privatna tvrtka, u to se pretvorio već instrument hrvatske državne kulturne politike a što nikada nije postao. Na brojne nepravilnosti i protuzakonitosti u HAVC-u upozoravalo se godinama bez bilo kakvih stvarnih učinaka. Takve prakse trajale su i traju još uvijek do zadnje minute mandata faraona hrvatskoga filma koji se povukao tek nakon objave nalaza državne revizije nagrađen od svoje bliske suradnice i pouzdanice u upravnom odboru HAVC-a današnje ministrice kulture mogućnošću da sam odstupi umjesto da bude smijenjen te podvrgnut odgovarajućem kazneno pravnom postupku. Nalaz državne revizije iz 2015. godine je tek kap u moru nepravilnosti različitih zlouporaba položaja i protuzakonitosti u posljednjih više od 7 godina. Činjenica da se nalaz državne revizije kao i ostale notorne činjenice i dokazi odbacuju i relativiziraju od strane zakonski institucionalizirane interesno koruptivne hobotnice dokaz je ustrajnosti da se u tome i dalje nastavi. Sada u zaštitu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture Hrvatske Vlade i ovoga Hrvatskoga sabora pred kojim se umjesto zakonskog prijedloga sa svrhom korjenite demontaže, ne hrvatske kinematografije već institucionaliziranih sustava višestrukih sukoba interesa i koruptivnih mreža našao ovaj kamilica zakon s kozmetičkim promjenama koje ni na koji način ne mogu promijeniti ono u što se HAVC izrodio. Hrvatski sabor i javnost ne smiju nasjesti na politički i parapolitički agiprop i pamfletizam o navodnom nasrtaju na umjetničke slobode i autonomiju filmskog stvaranja već se treba usredotočiti na ključne točke. Kako spriječiti daljnju razdiobu javnog novca i grabež unutar kruga jedno te istih tvrtki, poslovnih interesa te može li klika iz dvaju udruga društva hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatske udruge producenata mobingirati i monopolizirati hrvatsku kinematografiju za svoje poslovno ideološke ciljeve i interese koji ponavljam nisu isto što i interesi hrvatskoga filma i hrvatske kinematografije, za plastičnu ilustraciju modusa operandia, razdiobe javnoga novca tek primjeri. Jedan uvaženi celebrity hrvatski redatelj, srednjih godina od HAVC-a prvo kao redatelj dobiva novac za film 3 milijuna 600 tisuća kuna, producent, stanovita kinorama 2008.

Malo iza toga, uvaženi redatelj, sada kao umjetnički savjetnik u HAVC-u u tandemu s drugim umjetničkim savjetnikom, u isto vrijeme zaposlenikom HRT odobrava 3 milijuna i 200 tisuća za drugi film, producent naravno Kinorama 2014. Isti umjetnički ravnatelj 2014. g. film tzv. Zombi horor, komedija debitanta u cvijetu mladosti stanovitoga Predraga Peđe Đ ličine, posljednji Srbin u Hrvatskoj 3 milijuna 200 tisuća kuna, producent, naravno Kinorama. Film koji još uvijek s nestrpljenjem očekujemo, a koji je gospodin Ličina najavio 2015. sada je 2018. kao film koji bi trebali slaviti svi tzv. radikalni desničari u Hrvatskoj, ali koji, da bi bio slavljen, prvo mora biti … [[Govornik se ne razumije.]] Dalje isti umjetnički savjetnik, 3 film, 3 milijuna 200 tisuća kuna producent, pogađate Kinorama 2015. Pojednostavljeno, prvo dobivate javni novac od HAVC-a za snimanje filmova, s producentskom kućom Kinorama, 2 g. kasnije kao umjetničkoj savjetnik istoj kući dodijelite 9 milijuna 600 tisuća kuna javnog novca. Jednostavno, samo treba znati kako, ne treba se zvati Enrnest, dovoljno je zvati se npr. Dalibor. Usporedimo to s praksom različitih briselskih europskih tijela koja je vrhu naravno mjerilo i predsjedniku Vladi i ministricu kulture. Osoba koja radi u nekoj ustanovi ili tvrtci, 5 g. nakon prekida radnog odnosa, ni na koji način ne smije evaluirati projekte iz te tvrtke. Pa zašto je nešto, što nije dopuštene europskom briselskom Jupiteru, dopušteno hrvatskom filmskom volu. Jedan od prigovorima, ne samo, mojim postupcima i argumentima, bilo da je riječ o reacijarnom pokušaju demontaže hrvatske kinematografije, upravo u trenutku, kada ona zahvaljujuću HAVC-u doživljuje renesansu, da ne kažem klimaks, ili kao što bi rekla gospođa Pusić, dakle to su sjajni trenuci hrvatskoga filma, naravno ona to kaže jedna od bliskih suradnica i zaštitnica gospodina Hribara, čiji su najvažniji umjetnički dosezi među ostalim i snimanje predizbornih spotova za Hrvatsku narodnu stranku. Dakle, istu tu dosjetku o prepoznatljivosti neviđenim uspjesima hrvatskog filma ipak treba sagledati izvan medijskih mitova i legenci isključivo na temelju činjenica. Jedini hrvatski film, ponavljam jedini od 1991. i uspostave hrvatske državne neovisnosti, koji je bio u službenoj konkurenciji jednog festivala A kategorije, dakle Berlin, Can, Venecija, je film jednog uvaženog hrvatskog redatelja na berlinskom međunarodnom filmskom festivalu, ali 2004. kada na sreću uopće nije postojao HAVC. Sva ostala redateljska naslikavanje na crvenom tepihu izvan službene konkurencije kanskog filmskog festivala dobro izgledaju na duplerici Glorije, ali su nedovoljna za prosuđivanje istinskog međunarodnog uspjeha hrvatskog filma. Uspoređivati to sa stvarnim međunarodnim postignućima iz vremena jugoslavenske kinematografije, primjerice zloglasnih Kusturice ili Zafranovića, s moje strane bilo bi potpuno neumjesno. Dakle, u zakonu ima nekoliko kozmetičkih zahvata, koji svakako nisu po volji elementima, koje sam uvodno upisao. Primjerice, kada je državna revizija, dala pravoriv, da ravnatelj HAVC-a ne može vršiti plaćanje iznad određenog odnosa, sadašnja ministrice kulture, tada u svojstvu članice upravnog odbora kao istaknuta stručnjakinja za filmsku produkciju, komentirala je da je takav nalaz suprotan duhu autonomije HAVC-a. Sada je ovom prijedlogu postupila suprotno, pa se može dogoditi da ravnatelj stvori financijsku obvezu zaključivanjem ugovora, da ministar odbije izvršiti plaćanje po tom ugovoru, što naravno držimo svrhovitim. Ono što je javnosti promaklo, ista ona skupina, redateljsko producentskih agitatora i branitelja, tzv. autonomije HAVC-a sada šuti. Ne organizira biopskopska bdijenja, pod krilaticom da politika ograničava autonomiju filma, sada im nije pukao film kao što im je pukao onda kada je trebalo sanirati javnu štetu od revizorskog nalaza. Postavlja se pitanje, zašto, zato što su upravo oni kalkulanti i politikanti, jer ne žele dovoditi u neugodan položaj ministricu, kolegicu iz upravnog vijeća HAVC-a tada u svojstvu vršnjake za filmsku produkciji. A u ovoj političkoj HDZ-HNS konstelacije, zapravo zadovoljni činjenicom, da se putem svojim interesnih udruga, te nadzorom nad umjetničkim savjetnicima i raspodjelom novca zadovoljili svoj primarni hranidbeni interes. Osoba ministrica i način izbora svih tijela HAVC-a za njih je egzistencijalno jamstvo nastavka djelovanja po starom, neovisno od slova zakona, što je zapravo kratkovidno postupanje i zanemarivanje činjenice da je politička konstelacija promjenjiva, te da u Ministarstvu kulture neće do kraja svijeta i vijeka sjediti njihovi pouzdanici.

Tek npr. minimum koji tražimo je promjena definicije hrvatskoga filma koji nije i ne može biti film kojeg stvara strani redatelj. U zakonu je nedopustivo ostavljanje i tumačenje i ili tko je autor hrvatskog filma, pravo natjecanja na većini europskih i izvaneuropskih fondova u kategoriji nacionalnih kinematografije uvjetovano je državljanstvom redateljima.

Dao sam vam opomenu radi toga što ste prekršili osnovno pravilo govora, to je držat se vremena, kao što ste vidjeli nisam vas prekinuo i držao sam vam leđa, kao što ste v i rekli, ne vama, nego vašoj slobodi mišljenja, izražavanja, a o drugim stvarima ćemo poslije vani. Izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Sabora. Ako je i bilo ikakvih dvojbi oko razloga za pisanje ovoga zakona, nakon istupa kolege Hasanbegovića te su dvojbe potpuno nestale, sve je jasno. Strah od Hasanbegovića i njegovih istomišljenika.

A kada se počelo govoriti o tome da bi uvažena ministrica mogla biti kandidat za njegova nasljednika. Tada je organiziran orkestriran napad na ministricu i to baš zbog HAVC-a.

Oni određuju tko će biti ministar. Oni su ustali u obranu Hasanbegovića, jer su isti. A kakvi su? To je Hasanbegović ovdje sada jasno pokazao ovdje pred svima. To je čovjek koji se usudi ovdje kao političar govoriti o talentiranosti ili netalentiranosti filmskih skladatelja. Kao da je on taj koji o tome može odlučivati. Dobacio sam mu nepristojno iz klupe kada je govorio kako bi trebalo kazniti Hribara, dobacio sam mu vjerojatno streljanjem. I kad bi bio u mogućnosti Hasanbegović bi to i napravio. Ovaj njegov fašistički govor je sramota, sramota za ovaj Sabor. Sramota i za HDZ na čijoj je listi uopće u ovaj Sabor ušao. I one su jedan sastavni dio orkestriranog HDZ-ovog napada na nezavisne institucije. HDZ i ultradesničarske udruge, oni smatraju da njima treba biti prepuštena uloga političkih komesara u kulturi. I to se uvlači i u ovaj zakon. Napisali ste u preambuli, pohvalili ste djelovanje filmske industrije i ja se ministrice s vama slažem. Mislim da je hrvatska filmska industrija proteklim godinama dala dobre rezultate, ne doduše tako dobre kao u doba Jugoslavije kad je u Hrvatskoj djelovao veliki studio Jadranfilm, u Srbiji je to bila Avala, snimali su se odlični filmovi i radilo se puno. I bilo je puno koprodukcija tada i u Hrvatskoj. Mogao je taj Jadranfilm tada izgraditi Rimski grad, Vikinško selo, Egipat, u studijima Jadranfilma snimali su filmove koji su kasnije nagrađeni Oskarom poput Sofijinog izbora, Limenog bubnja. A onda su došle 90. godine i onda je Jadranfilm uništen, upropašten je, od 300 djelatnika spalo je na 80, došlo je do privatizacije, do rasprodaje svega, sad se zemljište nekakvo tamo rasprodaje investitorima za izgradnju shopping centra, evo to je HDZ-ovo djelovanje u audiovizualnoj sferi. Uništiti i upropastiti sve. Nije tu samo filmska industrija, to je sve što su mogli upropastiti su upropastili. Danas ona HRT danas prikazuje 3% domaćega filma, samo 3% Sjećam se svaki ponedjeljak je išla domaća drama, svaki ponedjeljak. Ja ne znam jel sad naprave jednu dramu godišnje. Snimljene su kultne serije, Malo i Velom isto, Gruntovčani, Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Bejaši, Nepokoreni grad, Prosjaci i sinovi, Putovanje u vučjak, svega toga više nema, sve je to uništeno. Ovaj HRT sa ovim vodstvom koje je postavio ovaj HDZ nije u stanju snimiti jedan program godišnje, kakvu seriju? Tu se prikazuju sapunice red sapunica, red religijskog programa, to je domet HRT-a, to je današnja kultura po receptu Hasanbegovića. Ajmo o zakonu. Članak 12. financijski poticaji 20%, ne znam ministrice dali znate da je u Srbiji i Sloveniji 25% Moramo biti ne kulturniji od njih, manje ulagati za 5% manje ulagati od Srbije i Slovenije? Pa kakva je to kulturna politika? Članak 25. to je financiranje iz dijela ukupnog godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti. Pa tu je HRT 2%, pa nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom 0,8%, a onda dolazimo do kinoprikazivača 0,1% Gospođa Pusić je o tome govorila uime svoga kluba i rekla je da je kada je pisan taj zakon i kada je to ušlo u 0,1% da je došlo objašnjenje iz ministarstva da je to štamparska greška jer da je sa HAVC-om dogovoreno 1% Ali ako je to tada bila štamparska greška pa zašto prepisujete tu štamparsku grešku? Pazite, mi u Hrvatskoj imamo jednoga zapravo komercijalnog bitnog nakladnika kinoprikazivača. Njegov bruto prihoda je oko milijardu. Dobro, sada ako odbijemo prihod od kokica od prodaje coca cole onda negdje ostaje 800 milijuna, 800 milijuna, a vi od toga uzimate ili tražite za filmsku industriju, za audiovizualnu djelatnost 0,1% Pa sada ako se dogodilo da ste prepisali štamparsku grešku onda očekujemo da ju do drugog čitanja ispravite i da to bude ali najmanje 1% U Francuskoj od kinoprikazivača bilo uzimano 40% od njihove zarade, sada je to došlo na 14% u europskim zemljama je 4, 5, 6%, jedino Hrvatska 0,1% Jer vi štite toga kinoprikazivača? Jel to HDZ-ov pouzdanik pa ga na taj način štedite? Ali tako se zakoni pisati ne mogu. Ne baš toliko otvoreno. Članak 35. sastav vijeća. Vi ste došli za govornicu i rekli ste da će u vijeću biti 15, ovdje ima 16 alineja, s tim da kažete da će biti po jedan predstavnik svakog nakladnika televizije s nacionalnom koncesijom koji imaju opći programski kanal. Znači sada ovdje imamo 16 onda bi ih moralo biti 17. dobro, znači ovdje ste napravili lapsus? Ok, samo da se razumijemo o čemu govorimo. E, među tih 17 ima jedan koji do sada nije bilo, koji upada i koji predstavlja reakciju vašega straha na napade desničarskih udruga i Hasanbegovića. Vi unutra uvodite predstavnika Ministarstva kulture. Zbog čega, ima li razloga za to? Koji je razlog za to osim što ste podlegli pod tim napadima i unutra uvodite predstavnika države? Šta da on bude tamo cenzor? Šta će on tamo?

HAVC je mjesto njihova susreta. Pa šta će tu predstavnik Ministarstva kulture? Pa ima Vlada i druge instrumente da kontrolira rad HAVC-a, kao što je i kontrolirala.

Toga do sada nije bilo, to predstavlja sramotu, to predstavlja sramotu koja je nedopustiva. Ja jesam načelno zato i klub SDP-a jest načelno za to da se priječi svaki mogući sukob interesa i oko toga treba voditi računa. Ali mislim niste vi to ni loše riješili, mandat sa četiri godine na dvije godine, pa ima zamjenika, pa sada ako baš hoće snimati film ne mora biti onda u vijeću. ono što me malo smeta to je jedan čini mi se možda i bezrazložan strah od toga da su filmaši lopovi i da je njihov jedini interes ući u sukob interesa i krasti novce. Pa nije to tako, to naprosto nije tako. Ovo je uvredljivo, ovo kao da je pisao Hasanbegović koji čuli smo što misli o filmskim djelatnicima. Mi imamo sreću ministrice kao država, kao nacija imamo sreću da jedan Hasanbegović više nije ministar kulture jer da je to nastavio biti tko zna kakve užase bismo doživjeli. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju kao klub uz ove opaske koje smo iznijeli i očekujemo da to, ovo je puno bolji tekst od nacrta prijedloga zakona koji ste dali u javnu raspravu. On je poboljšan, poslušali ste primjedbe iz javne rasprave većinu njih, tu je ostalo još dvije, tri stvari koje treba ispraviti. Najbitnijom i najznačajnijom smatramo tog predstavnika vaše ministarstva u vijeću, to kvari zakon, to kvari cijeli izgled zakona intenciju djelovanja HAVC-a jer ako netko tako misli pa ukinite onda HAVC. Pa Ministarstvo kulture je vršilo tu ulogu HAVC-a, ono je raspodjeljivalo novce i tako pa ako mislite da to treba potpuno uzeti politika u svoje ruke pa onda napravite tako, a onda to bar neće ovako izgledati da uvodite državu na mala vrata kroz jednog člana vijeća. Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika. Gospodin Zekanović. Uvaženi podpredsjedniče Sabora ja stvarno cijenim vašu toleranciju. Kad dopuštate kolegi Staziću da na ovaj način govori, međutim kolega Stazić je prekršio članak 238. što je evidentno, on je omalovažavao i vrijeđao druge zastupnike i odstupao je od općih pravila ponašanja u Saboru. On je u jednom trenutku nazvao uvaženog kolegu Hasanbegovića fašistom, ja nisam čuo da je on veličao Mussolinija i njegov režim.

Ako ja nisam dao povredu Poslovnika i dopustio sam gospodinu Hasanbegoviću da unatoč njegovom, ponovit ću riječ, njegovoj upotrebi stalne riječi … [[Govornik se ne razumije.]] što asocira također na neka vremena, neću dat povredu Poslovnika i opomenu, neću dat opomenu niti gospodinu Staziću i na taj način potvrdit ću ono što ste rekli prije da tolerantno vodim ovu sjednicu, kad ju vodim. I sada imamo u ime predlagatelja, predlagateljica gospođa Nina Obuljen Koržinek, ministricu kulture. Hvala vam gospodine podpredsjedniče. Ja opet uzimam riječ, samo s jednim razlogom, a kasnije ćemo naravno odgovoriti na sva pitanja koja se tiču samog zakona, a to je pitanje straha. Opetovano se ovdje spominje da se neki zakon donosi iz straha. Program naše Vlade, program Vlade Andreja Plenkovića i naši napori od samog početka idu prema jačanju institucija. Ovaj zakon donosi se i predlaže se samo zato da bi se jačale hrvatske institucije, u ovom slučaju institucija koja je osnovana i sustav koji je uspostavljen da bi poticao i promovirao hrvatski film, proizvodnju hrvatskog filma, distribuciju hrvatskog filma pa samim tim i hrvatsku kulturu. Ja bih se osvrnula samo na ona pitanja koja ulaze u sferu politike, ne kulturne politike, nego recimo politike u širem smislu. Iz vašeg izlaganja doista ne razumijem kako bi imenovanje jednog od 17 članova jednog tijela, koji svi imaju jednako pravo glasa, moglo značiti bilo kakvo etatiziranje i ovdje moram podsjetiti npr. na izmjene Zakona o HRT-u koje su donesene za vrijeme mandata vaše Vlade, a tad to niste kvalificirali etatiziranjem kada ste mijenjali model izbora recimo članova programskog vijeća ili nekih drugih tijela. Ovdje se ne radi ni o kakvom etatiziranju, a predstavnik Ministarstva kulture uključuje se u rad audiovizualnog vijeća u suglasnost s udrugama, morate biti svjesni da odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća nose, u odnosu na druge institucije HAVC i određenu fiskalnu odgovornost i stvaraju fiskalne obveze i zato je jako važno da rad tih svih triju tijela, dakle ravnatelja, audiovizualnog vijeća i upravnog odbora budu usklađeni na način da ne dođe do bilo kakvih nedoumica vezano uz financijske obveze. Ne možemo uspoređivati kruške i jabuke i mislim da svi možemo biti ponosni onim što je hrvatski film, kao jedan od važnih djelova hrvatske audiovizualne industrije postigao od Hrvatske neovisnosti do danas, a posebno u razdoblju od zadnjih 10 godina. Što se tiče HDZ-ovog djelovanja u audiovizualnoj sferi, citiram vaše riječi, audiovizualno, HDZ-ovo djelovanje, zakon iz 2007., zakon iz 2011. godine izmjene i dopune kada smo uveli sustav poticaja, kada smo razradili cijeli taj model i pokazali smo koliko smo u sljedećih 6 godina zapravo postigli. Moram podsjetit s ove govornice da je jedan od problema u kojim se našao audiovizualni centar je upravo činjenica da 2012. kad se taj zakon počeo provoditi, u tadašnjem Ministarstvu kulture nisu osigurana sredstva koja su bila iskomunicirana na adekvatan način kroz primopredaju i zapravo smo ušli u jedan ciklus nelikvidnosti koji se vukao sve ponovo do sljedeće godine kad je ta, kako vi kažete HDZ-ovo djelovanje u sferi, napokon kroz proračun i kroz rebalansa proračuna taj dugogodišnji problem riješio. Kulturna politika poticaja, 20% poticaja smo uveli puno prije susjednih država, pratimo što se zbiva i jako dobro znamo što se zbiva i u ovom trenutku procjenjujemo da je ovaj poticaj dovoljan, a u uvodnoj riječi sam najavila da razmatramo još neke dodatne poticaje kako bismo posebno decentralizirali snimanje filmova izvan velikih i prepoznatih destinacija. I moram reagirati na ovog HDZ-ovog pouzdanika u slučaju kino distributera. Pažljivo smo čuli komentare od nekoliko saborskih zastupnika, razmotriti ćemo to do drugog čitanja. Nije se radilo o tipfeleru, u tom trenutku kada je donošen zakon i još su se izgrađivali zapravo sustav kinodistribucije diljem Hrvatske i to je bio ključni razlog.

Ja bi samo podsjetio, oni još brane to vrijeme, kada je bilo vrijeme totalne apsolutne cenzure, kad su se promicali mitovi, to još rade neki titojugendi ovdje, imaju žargon iz … [[Govornik se ne razumije.]] revolucije. I samo bi dodao, da su gospodin Sinčić iz Živog zida i gospodin Furio Radin, bili onda '60. g. u toj državi, njih bi sigurno nasilno šišao možda gospodin Stazić i drugi ovdje.

To ne znam.

To sam vam rekao 100 puta, dok ja sjedim ovdje, samnom se ne može polemizirati, kao što sa gospodinom Reinerom ili gospodinom Jandrokovićem. To je cijela priča, ne možete. Ne, dobro.

Poštovane ministrice sa državnim tajnikom i suradnicama. Pa evo, nakon možda emotivnijih rasprava, ja ću nažalost ili na sreću zavisi s koje strane se gleda, biti samo objektivna i analitična. Pa ću na brzinu protrčati, kroz neka uvjetno rečeno uvjetna pitanja, cilj je urediti, pa će onda moja rasprava biti vođena isključivo i jedino tom idejom i idejom najboljeg javnog interesa. Ja u potpunosti shvaćam intenciju ovog prijedloga zakona i u relaciju uvijek volim staviti sve aktere u procesu. A dopustiti ćete mi da to i sada učinim i na taj način analitički pristupom ovom problemu, jer ovdje je jedna od bitnih aktera i HRT o kojoj je bilo manje govora. Ja osobno uvijek se zalažem za to da HRT kao naša javna ustanova, proizvodi što više obrazovnog, dramskog, dokumentarnog, kulturnog, dječjeg i svakog drugog programa i nikada nisam za smanjivanje vlastite proizvodnje, to je moj osobni stav i moje mišljenje. I inače ne volim čuti podatke da prihodi o HRT padaju. U zadnje vrijeme pojedini tiskani mediji su iz ovog tematskog korpusa izvlačili po njihovom tumačenju sporne dijelove i obrazlagali zašto su ti dijelovi problematični. I možda je sada zapravo idealna prilika, s obzirom da je ovdje i ministrica i državni tajnik i suradnici, da se kaže u diskusiji, a ne može štetiti već samo pridonijeti boljem dijalogu, a vidimo da su prilično emotivne rasprave i dobrim dijelom i ideologija ovdje inkorporirana jasnija slika o ovoj problematici. A ono što je bitno polazište kako je bilo do sada ovo područje uređeno. Za one koji nisu dublje u ovoj temi, koliko ja znam, a ispravite me ako griješim, dosadašnjim sistemom koji je imao naravno svoje bojki, HRT je dobivao sva prava zauvijek za područje RH. A što se tiče prodaje izvan Hrvatske, obično je HRT ugovorila prodaju preko neovisnih proizvođača, a zašto? Pa zato, jer nažalost, određene službe na HRT nisu bile dovoljno agilne i nisu imale da tako kažem, uvjetno rečeno interesa potruditi se i što više prodavati te projekte. I to je s jedne stane tužno. Zato iz tog razloga i HRT nije usporediva recimo s onim javnim televizijama kao BBC koji zarađuju enormno velike iznose od vlastite proizvodnje i prodaje svojih programskih sadržaja. Ali s druge strane neovisni proizvođači imaju interes i zato to bolje rade. I što je još bilo do sada. Pa prije novog sporazuma, a ja prvenstveno sada ću reći nešto o tom sporazumu, a onda se referirati na zakon. Prije tog sporazuma od neki dan, koji je potpisan između Agencije za elektroničke medije HRT-a i Hrvatskog društva neovisnih producenata, HRT je imao oko 70% od naknade, a neovisni proizvođači oko 30% i sada je u postotcima obrnuto. A čini se da je obratno i što se tiče ovlaštenja u proizvodnji, odnosno, ovlaštenja za prodaju. Prije je HRT kako sam rekla davao neovisnim proizvođačima, a sada neovisni proizvođači daju HRT-u kolokvijalno rečeno, koliko sam ja upućena. Taj novi sporazum o kojem je ovdje isto prilika da se progovori, jer je sve međusobno povezano i korelira je korelacijski sporazum o postupku i pravilima nabave neovisnih proizvođača dijela, kažem potpisan je nedavno. I naravno da je praksa pokazala određene nedostatke u legislativi u zakonskim i podzakonskim aktima i zato je očito i resorno ministarstvo i pristupilo ovoj problematici. Iako, kako sam rekla, istodobno u dobrom dijelu javnosti, pa i u nekim tiskanim medijima, postoje određena otvorena sporna pitanja, a naročito oko tog modela i sad ono što se u javnosti najviše problematiziralo je nekoliko dijelova tog sporazuma koji se donekle reflektiraju i na Zakon, a to su pitanja, da tako najbanalnije kažem, od koje neovisni proizvođač po novom prijedlogu, jel neovisni proizvođač odnosno neovisno proizvođač je pravna osoba, sad čitam, registrirana u RH za obavljanje djelatnosti proizvodnje audio-vizualnog sadržaja, ali tu su sada još neki dodaci. I što sve neovisni proizvođač mora uložiti u proizvodnju sadržaja odnosno TV emisije, filma, serije, što s jedne strane ulaže neovisni proizvođač, a što s druge strane ulaže HRT kao druga strana. Najjednostavnije rečeno, tko na kraju u tom procesu dobiva više? Ili je to neka pogrešna interpretacija. Znamo europske modele, nekoliko njih i tu nije ništa sporno, ali je li HRT ovdje usporediva sa BBC-em? Pa bojim se da nije. Evo npr. još nekih pitanja. Kako definirati udjel neovisnog proizvođača ako su sve stavke ugrađene u troškove proizvodnje odnosno financijski plan projekta i kada govorimo o pravima nad sadržajem, isto ne bi bilo loše dodatno razjasniti nekakva pitanja. Primjerice, spominje se vlasništvo nad projektom, ne spominje se vlasništvo nad projektom, krivo govorim, nego prava i to je u redu. To je točni izraz. No, konstrukcija kaže da se prava vraćaju neovisnom proizvođaču i tu se onda otvorila isto jedna dilema. Neki su pitali, jel to znači da HRT plati dosta toga, a prava se vraćaju kao da ih je HRT uzeo na neko vrijeme ili je i to jedna kriva interpretacija. Je li isto jedna od krivih interpretacija, to ćemo čuti, da je HRT platio troškove proizvodnje. To je onih famoznih 106% o kojih se dosta pisalo u tisku. Je li to kriva interpretacija? Vidite, ja to gledam na način da neovisni proizvođači su kod nas uglavnom male tvrtke. Imaju jednog, dvoje, troje, petero zaposlenih i to je uglavnom taj producent koji vodi tu tvrtku i još nekoliko ljudi. I sad možemo postaviti hipotetsko pitanje. Jednog dana ta osoba se više ne bavi tim poslom i s kim dalje HRT produljuje licencu? S njegovom djecom, unucima, ovlaštenicima? Što ako oni ne žele biti producenti ili ugase tu produkcijsku kuću ili ne znam, primjerice odsele?

Itd. To su bila neka otvorena pitanja po ovom sporazumu. Meni bi tu zapravo cilj, najkraće rečeno bio da mi u skladu sa europskom praksu, što smo dobrim dijelom ovdje inkorporirali, i hrvatskim zakonima s jedne strane, omogućimo razvoj neovisnih proizvođača, neovisne produkcije i smjestimo je u neke zdrave okvire, ali isto tako da ne zaboravimo ni zaštititi javnu televiziju kao društveno dobro i vjerujem da će se to i učiniti jer tako doduše stoji na neki način i u ugovoru Vlade i HRT-a i zato sam zapravo govorila o ovom sporazumu. Podupirem intenciju dakle, da se uredi ovo područje koje je dosad stvarno pokazuje potrebu za tim jer je i nedorečeno i nejasno i vidimo da je to dobar put iako ima puno mjesta po putu koja još treba urediti, čuli smo sve što. Bitno je da se u mandatu ove Vlada i ovog Ministarstva otvori izvjestan broj tema koje se sada i otvaraju, koje su stvarno neuređene i donekle su i delikatne jer u njima sudjeluje dosta aktera koji međusobno koreliraju, a često su u koliziji u stajalištima i mišljenjima i to je legitimno i mislim da je otvaranje ovih pitanja jako potrebno, a to se može raditi i na način da se pokuša postići što veći konsenzus svih aktera iako znam da to ponekad zapravo je gotovo i nemoguć posao.

Gospodin Hrvoje Zekanović. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Stevo Culej. Ima ga i ne gubi pravo. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministrice, kolegice, kolege. Govori se o kulturi, a ja sam ovdje danas skužio da je nekultura najprofitabilnija u raspravama. Vrijeđanje svojih kolega po stranačkoj, ideološkoj, kulturološkoj i po svim drugim podjelama koje su prisutne u našemu društvu. Govorimo o kulturi, a ja vas ujedno i pozivam, pošto ste svi tu, na jedan kulturni događaj, iskoristiti ću ovu priliku, koji sutra po peti puta upriličujemo u Hrvatskom saboru. Znači, dvije izložbe vezano za Vukovar i tri izložbe vezano za zločine u Borovu Selu.

Kada govorimo o našoj kulturi, isprepliću se ideološke podjele, svjetonazori, kulturološko i nekulturološko naslijeđe, koje je netko donio, stekao ili ima u sebi kao klicu. Kako govoriti o hrvatskome filmu kada imamo najmanje hrvatskih filmova? Zašto nemamo hrvatskih filmova? I to posebice onih koji će prikazivati istinu o hrvatskome društvu na pravi način, istinski, povijesni, posebice kada se govori o Domovinskome ratu. Kažu, vi se bojite, činite to iz straha. Iz kojeg straha, od koga? Pa ja mislim da smo svi vrijeme straha ostavili iza sebe i da se ne bismo trebali bojati sadašnjosti, a ni budućnosti s obzirom da smo u Domovinskom ratu sve strahove prebrodili, vjerujem nam svima zajedničkoga neprijatelja kojega smo u Oluji porazili da ne znamo kad će se opraviti. Kažu vi se bojite, vi se bojite čega? Desničarskih udruga braniteljskih? Kakve su to braniteljske desničarske udruge koje bi se ministrica trebala bojati? Svaki ministar bi se trebao bojati ili ministrica, oprostite, da li je pogodila u srž problema ili nije pogodila. Oni koji su nam predstavljali HAVC u prošlom vremenu, činili su sve da oblate Domovinski rat i zato su bili obilato nagrađeni. Imamo ovdje podataka, već sam čuo, gospodin Hasanbegović da je spomenuo. Kaže ovako, Predrag Ličina, 3 milijuna i 200 000 kuna, film se zove „Posljednji Srbin u Hrvatskoj“ Ja predlažem bolje da je snimio film Posljednji četnik u Hrvatskoj ali nije mogao jer su svi preobukli kapute, mnogi su danas i djeluju protiv hrvatske države ali na druge načine. I zamislite kako je taj gospodin Ličina proslavio dobitak 3 milijuna i 200 000 kuna. Sprem'te se, sprem'te četnici.

Hvala. Znači i takovi koji dobivaju novce da snimaju filmove u kojima će prikazivati hrvatske branitelje, Hrvate kao monstruozne likove i još će za to dobivati novce od hrvatskoga naroda iz hrvatskoga proračuna. A istina o Domovinskome ratu, nijednoga retka. Nijedne minute u filmovima. Zašto ne bi snimali filmove o Oluji, o Bljesku, o braniteljima? Zašto ne bismo snimali filmove u zločinima koji su počinjeni nad Hrvatima, nad hrvatskim katoličkim crkvama, nad hrvatskom svećenstvu, hrvatskim braniteljima? Imamo od Vukovara do Dubrovnika imamo primjera koliko hoćemo, ali ne, mi to nećemo prikazati ni u hrvatskim filmovima ni u hrvatskoj kulturi jer to nije napredno, to je zaostalo, to čini podjele a ne čini podjele ono što su neki donijeli iz prošlog sustava i ne mogu se odreći Tita, Bate Živojinovića i ostalih … [[Govornik se ne razumije.]] iz onih vremena. Govorimo o kulturi a kulture nema osim one koje vrijeđa hrvatskog čovjeka, hrvatsko biće. Masakr u Dvoru na Uni, prikazivanje hrvatskih branitelja kao ubojice, financiran od našeg HAVC-a. I ti filmovi odlaze u Europu, u svijet, gdje prikazuju Hrvate na isti način na koji bi nas prikazao i Savo Štrbac ili neki iz naše kulture ili neki naši političari iz Hrvatskog sabora koji nas ovdje u Hrvatskome saboru nazivaju desničari, fašisti, neofašisti ili ne znam kako drugačije. A da ne zađem ja u njihovu kulturu ili u povijest, pa da izvučemo neke podatke o njima samima ili o njihovim prošlostima, a to ćemo na nekoj od tiskovnih konferencija koje ću upriličiti isto u Hrvatskome saboru. Gospođo ministrice, ja vas pozivam sutra na izložbu posvećenoj smrti 12 redarstvenika u Borovom Selu i drugim zločinima koji su počinjeni u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata, posebice ova godina 2018. je specifična zbog zločina kontinuiranoga stogodišnjega, od 1918. pa do 2018., od prvog zločina Grge Anđelinovića na Trgu bana Jelačića pa do Borova Sela i do današnjeg dana nekažnjeni zločini još uvijek i snimit ćemo film o tome kao hrvatski branitelji, predložit ćemo vam u jednom od naših projekata. Ono što rekli je netočno, gospodin Ličina je odgovorio sa riječima „Spremite se, spremite se“, vrlo neodređeno pa molim vas, molim vas lijepo.

Nitko nije spomenuo četnike.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Na kraju ove rasprave, ja bih se željela zahvaliti predstavnicima svih klubova i svima koji su sudjelovali u raspravi. Mi ćemo potruditi do drugog čitanja sve vaše prijedloge razmotriti i one koje budemo mogli uvažiti. Nekoliko samo završnih komentara, mi smo i u ovom pregledu uspjeha hrvatskog filma suzdržali od bilokojih navođenja bilo čijeg pojedinačnog imena pa evo nekako mislim da i u svjetlu ovih nekih rasprava bi se trebalo ipak suzdržati od navođenja podataka koji izvan konteksta mogu uvijek dati drugu sliku.

Ali da se sada vratimo samim temama zakona, dakle upravljačka struktura, drago mi je da je prepoznat napor da se povećaju kriteriji za sve, za imenovanje u sve upravljačke strukture HAVC-a i čuli smo prijedlog vezano uz usklađivanje prijelaznih i završnih odredbi, rokova, usklađivanje s novim kriterijima pa ćemo to razmotriti. Što se tiče audiovizualnog vijeća, drago nam je da je prepoznato kao dobro skraćivanje roka imenovanje članova audiovizualnog vijeća na 2 godine. Ja moram ovdje istaknuti da mi u svakom području kulture, kada dođemo na pitanje o tome tko odlučuje o financiranju i tko su članovi tih tijela, bez iznimke dolazimo u problem sukoba interesa i pitanja kako uredit taj sukob interesa, a da zadržimo princip da struka odlučuje o struci. Mi smo malo tržište i jako je teško naći pojedince, osobe koje imaju dovoljne stručne kompetencije, a koje će moći zadovoljiti sve visoke kriterije pa svi prijedlozi koji su došli u tom smislu, mi ćemo ih razmotriti. Što se tiče doprinosa kinoprikazivača, članak 25. to ćemo razmotriti do sljedećeg čitanja i napraviti još jednu rundu konzultacija, pitanje sukoba interesa to sam komentirala. Primijećeno je u raspravi, a ja ću još jednom reći da smo upravo zbog tog mogućeg sukoba interesa, a s obzirom da se radi o izravnim imenovanjima udruga u hrvatsko audiovizualno vijeće koje ministarstvo samo potvrđuje, uveli i institut zamjenika. Nije više izbor na 4, nego na 2 godine. Drago mi je da ste uočili da uvodimo model, princip samoregulacije i mogućnost samoregulacije i koregulacije. To je jedan institut koji se potiče uopće u europskom, audiovizualnom i medijskom zakonodavstvu i mi smatramo da ga u Hrvatskoj treba što više koristiti kako bi se upravo dizali standardi međusobnog uređivanja obveza između najvažnijih dionika. Što se tiče poticaja, razgovarat ćemo u ovom razdoblju, dakle članci 12. do 13. kao što sam najavila i o dodatnoj mogućnosti većeg poticanja i ambicioznijeg poticanja onih filmskih produkcija koje će se snimati u manje razvijenim hrvatskim područjima. U raspravi je bilo riječi i o HRT-u, o ulozi HRT-a u ovom eko sustavu. Moram reći da se to ne odnosi samo na ovaj izravni doprinos HAVC-u kroz financiranje.

U tom smislu treba iščitavati i ovaj koregulacijski sporazum koji su potpisali neovisni televizijski producenti i HRT, međutim i ovaj cijeli sustav audiovizualnih djelatnosti koje mi uređujemo kroz ovaj zakon izravno je zainteresiran da se na pravi način s jedne strane, nakon razdvajanja knjigovodstva na HRT-u utvrdi o kojem budžetu se radi i onda da se dosljedno primijeni ova kvota od minimalnih 15%, a koja kao što znamo, na uspješnim europskim radiotelevizijskim servisima zapravo kontinuirano raste. To neće oslabiti HRT, nego upravo suprotno. Donijet će kvalitetnije i inovativnije, kreativnije programe koji će onda na HRT privlačiti puno više gledatelja. Zastupnica Petrijevčanin je govorila nešto i o intelektualnom vlasništvu. Doista, pitanje uređivanja sekundarnih prava vezana je uz mogućnost neovisnih televizijskih producenata da se javljaju na programe međunarodnih poticaja, kao što je program medija, ali to sada ulazi dosta duboko u jednu drugu temu. Na kraju bih još se referirala na 2 komentara. Jedno je pitanje jedinstvenog digitalnog tržišta i izostanka tema vezanih uz digitalizaciju u ovom zakonu. Moram priznat, nije mi potpuno jasno na koji način je to još više trebalo uključiti. Naime, revizija audiovizualne medijske direktive i revizija paketa zakona, direktiva koje uređuju intelektualno vlasništvo i autorska prava događa se u okviru jedinstvenog digitalnog tržišta. Ministarstvo kulture kroz svoju koordinaciju, Europsku koordinaciju koju smo zapravo formirali, a koja obuhvaća sve dionike tog procesa. Dakle, državni zavod za intelektualno vlasništvo, vijeće za elektroničke medije, odnosno agenciju i predstavnike ključnih udruga, HRT, udruge redatelja, producenata, neovisnih televizijskih producenata, zapravo formulira stajališta RH prema pitanjima koja se sada na razini EU uređuju u paketu, izmjene propisa i pristupa o jedinstvenom digitalnom tržištu, znamo da su tu prijepori veliki oko određenih direktiva koje se tiču prekograničnog odašiljanja, pitanja zemlje porijekla, ali duboko smo u svim temama i vodimo računa da moguće izmjene europskog zakonodavstva ne ugroze one principe koje smo ugradili u naše zakone, a da bi čuvali i poticali hrvatsku nacionalnu produkciju i distribuciju. Na samom kraju ja bih se samo referirala na jedan od komentara još iz rasprave po klubovima, a to je da je citiram „Audiovizualna produkcija procvjetala pa nestala“ ne mogu prihvatiti takvu konstataciju. 2017. godine 190 milijuna u Hrvatsku je ušlo potrošnje kao posljedica poticaja ulaganja u proizvodnju. ove godine događa se prva kino distribucija jednog hrvatskog filma u SAD-u u više od 30 kuna. hrvatski film prvi put je bio preuzet i kupljen za prikazivanje na platformi Netflix, jedna hrvatska serija kojoj je HAVC podupro razvoj, a koja je naručena od HRT-a prodana je globalnom Netflixu, prije nekoliko tjedana su objavljeni podaci. Hrvatska manjinska koprodukcija ove godine je u distribuciji u Kini. Belgijska nacionalna televizija otkupila je za prikazivanje u prime time hrvatsku seriju koja je isto tako naručena od HRT-a. Ove godine je sa snimanjem krenulo 16 filmova, tako da ja mislim da mi možemo svi zajedno biti zadovoljni pa rekla bih čak i ponosni sa onim što hrvatski kreativci i producenti redatelji, svi oni koji su uključeni u nastanak filmova rade kako bi promovirali našu kulturnu i kreativnu industriju, ali naravno i našu kulturu u cjelini. Zahvaljujem se još jednom na svim raspravama, trudit ćemo se jako brzo razmotriti sve te prijedloge, napravit ćemo još jednu rundu konzultacija s udrugama i nakon toga ćemo nadam se ovom Visokom domu poslati na raspravu poboljšani konačni prijedlog zakona. Nije bilo nikakvih replika. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti, što znači petak.